Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami.

Děkuji. Já také děkuji a dovolím si upozornit, že návrhy je potřeba předkládat v rozpravě.

Nyní tedy otevírám k tomuto tisku obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a hlásil se mi pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já musím zopakovat to, co jsem říkal před chvílí. Ale pokud paní zpravodajka citovala stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, tak musím říct, že to stanovisko MPSV je prostě špatné!

Nikde jinde to tak není.

Vzpomeňte si na to. Zajímavé, vždycky když se tady jedná o školství, zdravotnictví a po dnešku musím říct ještě tedy, že jsme všichni jeli někdy na vodě, tak tomu všichni rozumíme a všichni k tomu nějak chceme vystupovat. Tak si velmi dobře vzpomeňte na to, jaká je to řehole, vzít na sebe práci třídního učitele.

Tak přátelé, šli byste to někdo dělat? Já bych vám tady mohl citovat vyjádření učitelů, vyjádření konkrétních učitelů.

A argumenty: Ministerstvo financí si s tím neporadí...

To kolegové a kolegyně. aby se uklidnili, a prosím, pokračujte. Čili opravdu tomu tak není a to, co tady zaznělo ze strany paní zpravodajky, vaším prostřednictvím, tak není pravda. Pokud citujeme stanoviska MPSV nebo Ministerstva financí, tak bohužel úředníci, kteří tvořili ta stanoviska, tak se prostě v některých věcech mýlili a lze to velmi jednoduše dokázat.